Pokračuji těmi faktickými stanovisky, která tady máme.

Pak požádám o slovo další zpravodajky ostatních výborů, respektive zpravodaje.

Děkuji paní zpravodajce.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, výbor školský projednal tento sněmovní tisk na svém zasedání 5. března a přijal následující usnesení.

Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Berdychovou, aby toto usnesení přednesla na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji, paní zpravodajko.

Musím konstatovat, že komise nepřijala žádné usnesení. Děkuji panu zpravodaji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, 10. ledna minulého roku vláda předložila Sněmovně zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který má oficiálně řešit nedostatek míst v mateřských školách, které mají být alternativou k mateřským školám, a umožnit rodičům návrat do zaměstnání. Zdálo se, že to bude bezproblémový zákon, ale skutečnost byla jiná. Zákon byl vrácen s připomínkami ze Senátu a nepodepsal ho ani pan prezident.

Zřizovatel tak při nedostatku financí bude snadno moci transformovat mateřskou školu na dětskou skupinu, a dokonce si dovolím tvrdit, že ekonomicky bude do takového řešení tlačen. Již v průběhu projednávání se objevily určité nejasnosti a paradoxně nově přijatý zákon nepovoluje to, co před přijetím zákona mohlo bez problémů existovat. Ze zákona vypadly například lesní školky, které nemohou splnit především hygienické normy pro dětské skupiny.

Dětské skupiny mohly i bez zákonné normy bezproblémově existovat, mohly existovat po dobu potřebnosti podle obecně platných předpisů. Tím ale, že dětská skupina je uzákoněna, tak v době nepotřebnosti, která už v některých oblastech nastává, v našem zákonodárném systému zůstane, a proto se právem obávám o transformaci mateřských škol na dětské skupiny. Nicméně zákon byl přijat, a tak nezbývá nic jiného než tuto skutečnost respektovat. Novela tohoto zákona je ale rovněž nedokonalá. Pokud byla předkladatelova snaha novelizovat to, co přijetím zákona nemůže existovat, tedy lesní školky a další zařízení péče o děti, tak proč v novele jsou navrhovány i úpravy o daních z příjmů? Jsou nadbytečné, protože stávající znění upravovaných paragrafů péče o děti předškolního věku zcela pokrývá i navrhované znění službu péče o děti v dětské skupině, pokud ovšem není cílem této novely ve skutečnosti dále jen zvýhodňovat dětské skupiny, potažmo jejich zřizovatele, proti ostatním formám péče o děti. Podávám tedy pozměňovací návrh, který řeší situaci, kdy pod záminkou potřeby řešení i daňových souvislostí, to jsou body 1 až 2, je zúžením definice zrušeno v současné době existující daňové zvýhodnění zřizovatelů mateřských škol, jeslí, lesních školek i provozovatelů dětských táborů, které jsou zřizovány na základě živnostenského zákona, kdy provozní náklady hrazené zaměstnavatelem jsou jako nepeněžní plnění osvobozeny od daně z příjmu. Obdobné je to i v bodech 3 až 5, kdy je omezena stávající podpora rodičů výhradně na mateřské školy a dětské skupiny.

Proto tedy navrhuji ve druhé části novely body 1 až 5 vypustit.